Já bych opravdu chtěl závěrem všechny ujistit, že jsme zvažovali při těchto metodách všechny možné dostupné metody, i vědecké, samozřejmě moderní.

Je to tak.

Takže chci všechny ujistit, že jsme připraveni diskutovat ve výborech, samozřejmě o věcných argumentech, o odborných metodách, jakým způsobem zajistit to, aby slušný občan byl maximálně ochráněn proti možné šikaně.

On je upozorní úřad, ale oni prostě řeknou: Víte co, vlezte nám na záda, vy se k nám domů nedostanete, tak co nám chcete říkat. A já si myslím, že bychom měli postupovat tak, abychom měli nějaký nástroj proti těmto lidem, ale aby ten nástroj zároveň nebyl snadno zneužitelný nebo v ideálním případě nebyl vůbec zneužitelný vůči slušným lidem. A úplně závěrem bych chtěl znovu připomenout, že precedens, jak jsem říkal ve svém úvodním projevu, už opravdu byl vytvořen přijetím novely zákona o ochraně veřejného zdraví, která umožní vstup do domácností, do rodinných domů fyzickým osobám, pokud je tam překračována hladina hluku nebo vibrací pod pokutou, znovu opakuji, půl milionu korun. Toto jsme schválili v rámci této novely minulý rok a jsem přesvědčen, že proto toto není precedens, a naopak ho považuji za velmi vyvážený. Takže bych chtěl poprosit váženou Sněmovnu, aby tento návrh propustila do dalšího čtení, aby ho propustila do výborů a tam jsme dál mohli diskutovat o odborných parametrech a možnostech, jak ten zákon ještě vyladit. Pan zpravodaj ještě má zájem o závěrečné slovo. Děkuji. Já budu rychlý. Dle mého osobního názoru ten zákon je schopen projít do druhého čtení, což i doporučuji. Zaznamenal jsem, že tady padl návrh myslím, že to byl pan kolega Zahradník na vrácení k přepracování.

Eviduji návrh na zkrácení lhůty na 50 dnů. To bylo závěrečné slovo pana zpravodaje. Přivolám naše kolegy z předsálí, protože eviduji návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Já se omlouvám, pane poslanče, je ukončena rozprava. Už nelze hovořit.

Omlouvám se. Takže přivolám naše kolegy z předsálí a budeme nejprve hlasovat návrh na zamítnutí předloženého návrhu. V případě, že neprojde, tak návrh na vrácení předloženého návrhu k přepracování. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás tedy všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Další návrh pana poslance Zahradníka je návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Přistoupíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o přikázání výboru pro životní prostředí jako výboru garančnímu. Kdo je proti?

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Děkuji za slovo. Navrhuji výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, protože se to týká také obcí. A slušelo by se navrhnout také a navrhuji ústavněprávní výbor. Není tomu tak. Budeme hlasovat tedy nejprve o přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Zahajuji hlasování o přikázání tomuto výboru. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. O přikázání tomuto výboru jsem zahájil hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Zazněl tady návrh na zkrácení lhůty o 10 dnů na 50 dnů. O tomto návrhu zahajuji hlasování.

Návrh nebyl přijat.